Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1020/2. Poprosím paní zpravodajku výboru pro zdravotnictví poslankyni Soňu Markovou, aby nás informovala o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Přeji krásný den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s projednáváním tohoto sněmovního tisku na výboru pro zdravotnictví. Jak už bylo řečeno předkladatelem, jedná se o velmi racionální návrh, který omezuje výhradní právo výrobců k provádění servisu a oprav zdravotnických prostředků. Za přesně stanovených podmínek toto právo přiznává i poskytovatelům zdravotních služeb. Tato novela rovněž umožňuje snadnější provádění instruktáže. Navrhované změny nesnižují nároky na kvalitu prováděných služeb, a jedná se tedy o úpravu, která jde správným směrem. V tomto duchu byl tento tisk projednán i na zdravotním výboru. Já jsem v prvním čtení měla některé drobné výtky, které byly ale při projednávání vysvětleny.

Výbor pro zdravotnictví se sešel 14. června 2017 a byla to jeho 50. schůze.

Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.

Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Není zájem. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny, a do podrobné rozpravy se hlásí paní poslankyně Pastuchová, které dávám slovo. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem na bezpečnostně technických kontrolách přístrojů ve zdravotnictví pracovala docela dlouho, proto jsem se i spojila s kolegy z nemocnic, záchranných služeb, a proto předkládám i tento pozměňovací návrh, který je nahrán pod číslem 6630.

Zdravotnické prostředky třídy jedna jsou takové prostředky, které představují nejnižší možné riziko. Tento návrh umožňuje zdravotnickým zařízením tuto činnost provádět vlastními biomedicínskými techniky nebo osobami s potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi. S touto úpravou právní normy by došlo ke značným finančním úsporám ve všech zdravotnických zařízeních celé České republiky. Finanční úspora vznikne nejen v nákladech na hodinovou sazbu, ale i úsporou za drahé cestovní náklady externích dodavatelů. Výrazně se zkrátí čekací doby na opravy a bezpečnostně technické kontroly a celý servisní proces bude více flexibilní. U ostatních zdravotnických prostředků vyšších rizikových tříd 2A, 2B a 3 zůstává právní norma nezměněna.

Děkuji moc. Já vám děkuji, paní poslankyně.